Naše politická reprezentace posledních let neměla jakýkoliv zájem tento stav měnit. I opozice dobře věděla, že v případě volební výhry se ke korytu také dostane a že si ze státního rozpočtu svůj díl urve. A když došlo k výměně vlády, strany používaly systém ruka ruku myje, o čemž svědčí například i fakt z poslední doby, kdy na místo velvyslance v jedné z důležitých zemí dosadil současný ministr zahraničí za sociální demokracii exponenta ODS, který nikdy v diplomacii nepracoval a na ministerstvo byl politicky protlačen v době vlády předcházející koalice. Možná že toho na sebe naše zavedené politické strany příliš mnoho vědí. Proč si například myslíte, že byl pan Kalousek spokojen se stavem na finančních úřadech, kam v Praze například přijde daňová kontrola statisticky jednou za tři sta let? Politici pomocí dlouhodobé kampaně namířené proti úředníkům státní správy přesvědčili veřejnost, že úředníci jsou vlastně hlupáci, protože podle politiků jakákoliv soukromá firma umí jejich práci udělat lépe. Úředníci žádní hlupáci nejsou a svědčí o tom mimo jiné i fakt, že z takto decimované státní správy řada nejlepších úředníků odešla do soukromého sektoru, kde úspěšně působí. Na jejich místa byli na druhé straně dosazeni nekompetentní lidé, v podstatě kdokoliv, kdo měl správnou politickou legitimaci.

Proto došlo k degeneraci státní správy a snížení kvality její práce. Byl bych rád, kdybyste ztišili své hovory, pokud případně máte zájem o projednávání jiného tématu, to téma diskutovali v předsálí a pana kolegu Šarapatku nechali v klidu a pořádku domluvit jeho zajímavý příspěvek k tomuto tématu.

Každá vláda, každý stát funguje tak dobře, jak funguje jeho státní správa. A signálů, že náš stát přestává dobře fungovat, jsme měli v poslední době více než dost. Každý si pamatuje problémy s registrem vozidel, problémy s placením sociálních dávek a například problémy s kontrolou trhu s alkoholem, kde nedostatečný dohled vedl k jedné z největších tragédií poslední doby. Stál desítky životů a přinesl utrpení stovkám našich občanů. Náš stát musí začít opět fungovat a zákon o státní službě mu k tomu může zásadním způsobem pomoci. Rád bych konstatoval, že podle mého máme důvody k velmi mírnému optimismu. Jak už jsem řekl, naši úředníci nejsou hlupáci. Přes masakr, který politické strany ve státních úřadech prováděly, je ve státní správě dostatek schopných a spolehlivých lidí, kteří mají velký potenciál. Nyní ale je třeba tento potenciál uvolnit, zbavit se politicky dosazených, neschopných vedoucích pracovníků, vyčistit atmosféru a nechat poctivé lidi řádně pracovat. Žádný zákon nebude dokonalý a neodstraní problémy ihned. Ale v každé kanceláři lidé dobře vědí, kdo je schopný a kdo je jen politicky dosazený. Jakmile vstoupí v platnost zákon, který odstraní ochranu politických trafikantů, bude na ně vyvinut silný tlak jejich spolupracovníky, kteří se již nebudou muset bát, že je za jejich kritiku nějaký politik vyhodí z práce. Tento proces nebude ani jednoduchý ani krátký, ale je to zřetelná cesta ven z krize, ve které se česká státní správa dnes nachází. Přestože má návrh zákona mnoho chyb a s mnoha výhradami vůči němu se ztotožňuji a souhlasím, jsem si jistý, že je lepší než žádný.

Pokračujeme v obecné rozpravě vystoupením pana poslance Jana Klána. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

O tom služebním zákonu a jeho historii jsem zde mluvil obšírně už před několika hodinami.

Není zmiňován, tedy zařazen sice v kompetenčáku, v části ústředních orgánů státní správy, ale jeho role je definována Ústavou, samotné hlavy páté. Z toho důvodu i když není opravdu veden jako ústřední orgán státní správy, a podle předkladatelů prý není jako správní úřad, ale podle jiných zase opět je a měl by se na něj zákon o státní službě vztahovat chápu to, že by se ten zákon neměl vztahovat opět na volené funkcionáře.

Kontrola výdajů státního rozpočtu, kontrola veřejných zakázek, kontrola příjmů z prodeje státního majetku snad není službou pro stát? Je to navýsost veřejný státní zájem.

Z tohoto důvodu jsem podal onen pozměňovací návrh, že se zákon nebude vztahovat pouze na prezidenta a viceprezidenta NKÚ.

Jak jsem mohl vidět, paní poslankyně Jermanová podala pozměňovací návrh, ve které vyjímá právě předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost z tohoto zákona. Nyní ještě řeknu několik postřehů, proč se předkladatelé a potažmo i minulé vlády neinspirovali někde jinde, třeba v zahraničí.

Děkuji za zjednání klidu, ale pokud to někoho nezajímá, může klidně odejít.